Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Nyní návrh A2 týká se diskutované změny vymezení, resp. definice veřejně přístupné vlečky. Pan ministr? Zahájil jsem hlasování číslo 73. Omlouvám se.

Rozhodneme v hlasování číslo 74, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Další návrh. Omlouvám se, ještě pro stenozáznam doplňuji informaci. Nyní další návrh hospodářského výboru A3 upřesňuje plán omezení provozování dráhy. Stanovisko výboru kladné. Pan ministr?

Kdo je proti?

Další návrh. Dále prosím hlasování o návrhu A4, který řeší takzvanou konkurenční doložku, když přecházejí zaměstnanci nebo řídící pracovníci mezi přídělcem dopravy a provozovatelem dopravy.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Dále návrh A5, který navrhuje zrušení povinnosti Českých drah vést oddělené účetnictví a podrobit je auditu. Pan ministr? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl schválen. Další návrh.

Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy hospodářského výboru.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Nyní prosím hlasování o návrhu F3 poslance Milana Ferance. Ten ve svém návrhu rozšiřuje okruh subjektů, s nimiž se projedná plán dopravní obslužnosti.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Tento návrh je totožný s I4, takže ať bude, nebo nebude Sněmovnou přijat, nebudeme už I4 hlasovat. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji. Nyní pozměňovací návrh C2 poslance Mališe, který jiným způsobem definuje odbornou způsobilost zaměstnanců na dráze.

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Stanovisko garančního výboru je záporné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní Ondřej Polanský podruhé.

Stanovisko garančního výboru kladné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.